Děkuji za slovo, pane předsedající.

Mně přijde velmi nespravedlivé, aby se nějaké zákony z bloku senátních tisků řadily extra.

Děkuji za podporu. Děkuji.

Děkuji, pane předsedající.

Mohlo se hlasovat. Nevím, proč se nehlasovalo. Zřejmě jste se dopočítali poslanců, ale já budu mít protinávrh, abychom zůstali u toho, aby tento návrh zůstal v bloku senátních vratek, a navrhuji ho dát jako poslední bod za bod senátních vratek po bodu 13. Děkuji. Děkuji. Ptám se, kdo ještě k pořadu schůze v tuto chvíli. Nikoho nevidím.

Zazněly tady celkem tři návrhy. Dva mohu považovat za protinávrhy toho původního.

Takže všichni víme, o čem hlasujeme. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh přijat nebyl.

Kdo je proti? V hlasování 62 přihlášeno 187, pro 83, proti 99. Tento návrh nebyl přijat. Nyní tedy původní návrh, abychom tento bod zařadili dnes jako první bod dnešního jednání. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Návrh byl přijat.

Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Tento návrh přijat nebyl. Dále je zde návrh pana poslance Foldyny na zařazení nového bodu do pořadu této schůze, který nazval Přejmenování Poslanecké sněmovny na autonomní... teď nevím, Centrum klinika 2. Nepoznačil jsem si to celé, ale asi víme, o čem hlasujeme. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? V hlasování 65 přihlášeno 186, pro 11, proti 99. Tento návrh přijat nebyl.

Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl přijat.

Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? V hlasování číslo 67 přihlášeno 187, pro 61, proti 53. Tento návrh přijat nebyl. Pak už následovaly jednotlivé protinávrhy, takže jsme se vypořádali se všemi návrhy, které zazněly k pořadu schůze. Takže prosím, pane předsedo, máte slovo. Přečtu ještě dodatečnou omluvu. Dobrý den vážené dámy, vážení pánové, pane předsedo, vládo. Jelikož budeme probírat jako první bod poslední čtení týkající se rozšíření EET, chtěl bych shrnout jenom pět důvodů, proč Piráti toto rozšíření nepodpoří. Tady se neustále hovoří ekonomickou efektivitou zavádění EET, ale jak jsme již dokázali i z analýz i z rozborů toho, co nám prezentovala paní ministryně Schillerová, vláda si v tomto nepokrytě vymýšlí.

Takže ta čísla, kterými vláda operovala ke zdůvodnění třetí a čtvrté vlády a vlastně i k vyhodnocení zavedení první a druhé vlny, nedávají smysl a vláda si je vymýšlí. Druhý důvod, a ten si myslím, že je podstatný.

U transakcí v první a v druhé vlně může být nějaký kontrolor, který kontroluje, zda je vše zaúčtováno, nicméně u malých živnostníků, kde dochází k poskytnutí nějaké služby třeba opravou vaší domácnosti, rozhodně žádná třetí osoba není.